Není.

Takže chci, abychom to řešili. A ta možnost tady je.

Na těch místech samých že je to pomoc nejúčinnější.

Tak tady věřím, že zvítězí opravdu ta myšlenka a ta podstata věci, než nějaké přetahování se z pohledu toho rozpočtu o drobné. Bylo by potřeba daleko víc, ale aspoň nějaká pomoc, lepší než žádná. A v oblasti kultury, i tam jsem se snažil, aby to nebylo na úkor státního dluhu, ale v rámci přesunu té kapitoly.

A závěrem, když podpora vědy, tak víte, asi se shodneme tady bez problému, aspoň měl jsem vždycky pocit na školském výboru napříč politickými kluby, podpora Akademie věd České republiky.

Když se máme konfrontovat s tím zahraničím, s těmi zahraničními odborníky, kteří sem přicházejí, tak bychom si neměli připadat jako chudí příbuzní, zejména když víme, že právě cesta podpory vědy je jednou z cest, kde Česká republika může prorazit oproti těm oblastem, kde jsme ty pozice již dávno ztratili. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za pozornost a moc prosím o podporu svých pozměňovacích návrhů. Věřím, že jsou uměřené a že vlastně korelují s tím, co říká programové prohlášení vlády. Znova zdůrazňuji, děkuji za všechno pozitivní, co se povedlo, ale zkusme k tomu přidat ještě něco víc, ať je to lepší. Já vám děkuji. A je zde jedna faktická poznámka pan poslanec Janda. Je to tak? Prosím, máte slovo.

Ano, děkuji. Další je do rozpravy přihlášen pan předseda Bartošek, připraví se pan poslanec Onderka. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Chtěl bych vás, milí členové vlády a kolegyně a kolegové, a hlavně členové koalice, poprosit o podporu svých pozměňováků, které jsou v poměru těch velkých čísel a miliard skutečně zanedbatelné, a přesto velmi důležité pro bezpečnost českého státu.

A pak zde mám dva návrhy, které jsou v součtu za zhruba 63 mil. Týkají se Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Opět částky, které jsou velmi nízké.

Já vám děkuji, pane předsedo. A je zde jedna faktická poznámka, pan poslanec Munzar. Děkuji, pane předsedající.

Samozřejmě se mi to nelíbí, necháme to řádně prošetřit, a pokud se to potvrdí, samozřejmě budeme proti tomu.

My bychom rádi věděli vlastně, paní ministryně, proč to znova navrhujete. Děkuji.

Vážený pane předsedo, paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové, dovoluji si vás požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu, který řeší navýšení finančních prostředků ve výši 60 mil. korun do OSPODu, to znamená právní ochranu dětí. Je potřeba říci, že co se týče těchto finančních prostředků, tak tento pozměňovací návrh jsem podal proto, protože úprava platů byla až poté, co byl sestaven rozpočet. S paní ministryní jsme tuto záležitost komunikovali. Myslím si, že na to máme stejný názor.